Že ZOVy nejsou, čím se zdají být, můžeme ilustrovat na jednoduchém příkladu.

Takzvaná předběžná držba v Německu, v Česku nazvána mezitímní rozhodnutí. Na první pohled všechno v pořádku.

Nesledovali jsme jediné pravidlo nebo nějaký ukazatel. Na seznam prostě šlo všechno, u čeho měla většina poslanců pocit, že je důležité. Podívejme se nyní na zmíněnou další chystanou novelu té tzv. čtyřistašestnáctky. Ze své, přiznám, že prozatím jen letmé analýzy mohu říct, že ani tato novela bohužel nemíří správným směrem. Stát zde dostává do rukou nové nástroje, občanům zase ubude trocha jejich práv, ale jak tyto nové nástroje vyřeší skutečnost, že podle Nejvyššího kontrolního úřadu devatenáct z jednadvaceti případů zpoždění silničních staveb bylo způsobeno nedostatky v přípravě na straně Ředitelství silnic a dálnic? Jak jsem již dříve zdůraznil, samostatnou kapitolou v celém komplexním problému při výstavbě dopravní infrastruktury je kontrola staveb, tedy supervize. Položme si nyní základní otázku: Používá stát dostatečné kontrolní nástroje? Již v roce 2013 byl na Ředitelství silnic a dálnic zaveden systém elektronické kontroly stavby modernizace D1 na prvních úsecích, tzv. systém EMAN. Technický dozor měl v tabletech nahraný program a výkresy celé stavby a prováděl zasílání všech informací ze stavby fotografie, zápisy, kopie stavebních deníků průběžně na specializovaný server Ředitelství silnic a dálnic.

Proč byl tento systém zrušen a nahrazen jiným, zjednodušeným, který tuto funkcionalitu neposkytuje? Je vám jasné, že pokud by ke zrušení EMAN nedošlo, měl by investor, tedy stát, tedy my všichni perfektní informace v reálném čase o tom, na čem se kdy pracovalo, jaký důvod měla jaká prodleva, zda se objevují nějaké komplikace, popřípadě který den, kolik dělníků pracovalo na jakých dílčích úkolech. Všechny signály o problémech jste mohli mít na stole průběžně od počátku každý den. Opět se potvrzuje staré známé pravidlo, že co neumím měřit, nemohu řídit. Rád bych závěrem na tomto místě připomněl usnesení, které tato Sněmovna přijala na své poslední schůzi před Vánoci během schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. To usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby věnovala maximální úsilí při zkvalitňování systému kontrolní činnosti dopravních staveb na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic včetně jejich projektové přípravy, zejména tvorbou nových legislativních kontrolních nástrojů, dostatečným personálním zajištěním, odborné kontroly a jejím odpovídajícím finančním ohodnocením. Jaké by tyto legislativní kontrolní nástroje měly být? Určitě to není např. zpoplatnění odvolání proti stavebnímu povolení infrastrukturální stavby, kde bude každý muset složit kauci ve výši tisíc korun jako paušál a dalších 10 tisíc korun za každé závazné stanovisko, které napadá, jak zní jeden z návrhů současné novely 416.

Je pravděpodobné, že celá situace okolo rekonstrukce kritického úseku D1, na kterém došlo v prosinci k oné kalamitě, bude mít soudní dohru. Proto předložím v podrobné rozpravě Sněmovně následující návrh doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky D1 modernizace úsek 12 exit 90 Humpolec až exit 104 Větrný Jeníkov. Vzhledem k bezradnosti vlády v oblasti nastartování investiční výstavby dopravní infrastruktury jsme my piráti připraveni tu vhozenou rukavici zvednout a začít po celý ekosystém okolo výstavby dopravní infrastruktury legislativně zlepšovat, a to tam, kde jsou skutečné problémy, a ne tam, kde je zrychlování nejjednodušší. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se s přednostním právem pan poslanec Gazdík.

A musím ve faktické poznámce jménem rezorty dopravy a mých kolegů hned reagovat.

A jasně, vždycky je co zlepšovat a určitě můžeme nabrat vyšší tempo. A tady bych se chtěl jménem svým i svých kolegů vůči takové argumentaci ohradit.

Nyní tedy...

Děkuji za slovo.

Prosím. Hezký dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já se musím zastat kolegy Polanského. Tristní stav přípravy je něco, co bohužel jako uživatel zažívám denně. Jsem ten, kdo minimálně dvakrát týdně jezdí tam a zpátky, většinou třikrát až čtyřikrát týdně, po D1. A já bych se chtěl pana ministra zeptat. Pan ministr měl hezký projev.

A já se proto ptám pana ministra.

Kdy jste zjistil, že to je neproveditelné? Co jste udělal pro to, aby tam řidiči pak třeba ve sněhu nestáli a sníh vás nepřekvapil? To je něco, co je neuvěřitelné! Od července tam jezdím, a v těch čtrnácti kilometrech jsem někdy napočítal i šest dělníků. To je něco, co tento stát platí, co my všichni platíme. Proto se vás ptám, pane ministře. Prosím, odpovězte mně, kdy jste zjistil, že se daná věc nestihne, a co jste udělal pro to, aby se nestalo to, co se stalo v prosinci.